Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, ještě jednou. Bylo tady toho řečeno hodně, takže já se omezím věcně, abych znovu na základě té debaty, aniž bych tedy oslovovala už jednotlivé předřečníky, vysvětlila, o co v tom předkládaném návrhu novely jde.

Ty peníze z účtu privatizace se převádějí do státního rozpočtu od roku 2011. Prostě jenom se nám poprvé stalo, že to teď nejde, takže celá řada mých předchůdců vlastně za mých předchůdců se převáděly tyto peníze do státního rozpočtu. A teď to udělat prostě nemůžeme, protože se říká v tom zákoně, že se to může použít na úhradu schodku důchodového účtu, a on je prostě, světe div se, v přebytku. To je jediné, co chceme. My chceme, aby ty peníze bylo možné převést do státního rozpočtu tak, jako se převáděly od roku 2011 pravidelně.

To je jediný důvod této změny, abychom eliminovali hromadění prostředků na účtu privatizace a umožnili převod do státního rozpočtu, a tam se použijí. A já bych chtěla ubezpečit všechny, že začínáme pracovat na sestavení rozpočtu 2019 a investice jsou pro nás absolutní prioritou a financování na ně máme připravené. Děkuji, paní ministryně.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji.

To dává logiku.

A neříkejte, že jsou na důchody, protože na důchody by měly být peníze, které zbytečně utrácíte někde úplně jinde. To jsou prostě peníze na vaši vládní spotřebu. Děkuji. Nikoho dalšího do obecné rozpravy přihlášeného nemám. Hlásí se do ní pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Po závěrečných slovech, pane předsedo, nebo teď hned? Končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda má zájem o závěrečné slovo pan zpravodaj. Nemá. Paní ministryně? Také nemá zájem o závěrečné slovo.